Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 27. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Gabrielu Peckovou a paní poslankyni Martu Semelovou. Zeptám se, zda je jiný návrh. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat.

Kdo je proti?

Konstatuji tedy, že ověřovatelkami 27. schůze jsme určili paní poslankyni Peckovou a paní poslankyni Semelovou.

Z členů se omlouvá pan vicepremiér Bělobrádek zahraniční cesta, paní ministryně Marksová zahraniční cesta, pan ministr Pelikán do 15. hodiny pracovní důvody. Tolik tedy omluvy. Já vás poprosím, abyste se usadili. Ještě se omlouvá pan poslanec Zemek, a to na dnešek od 14. do 15. hodiny. Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 27. schůze. Návrh byl rozeslán na pozvánce, a než dám slovo těm, kteří se přihlásili s návrhy, tak vás budu informovat o závěrech z dnešního grémia.

Předseda stálé komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, pan poslanec Daniel Korte, žádá o zařazení zprávy o činnosti této komise do návrhu pořadu schůze, a to do bloku zprávy, návrhy a další. Pan ministr zdravotnictví požádal o pevné zařazení bodu 11 na úterý, to znamená na dnešek, jako čtvrtý bod. Pan ministr školství pevné zařazení bodu 33 na středu 20. května jako první bod po bloku 3. čtení.

Dále grémium navrhuje vyřadit z návrhu pořadu schůze body 2 a 95, bod 14 zařadit pevně na dnešek jako třetí bod.

A dále navrhujeme zařadit dva nové body. Bod návrh na odvolání některých členů orgánů Poslanecké sněmovny a bod návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, a to pevně na čtvrtek 30. dubna ve 12.45 hodin. Poslední informace pan poslanec Stanjura bere zpět jménem navrhovatelů tisk 180 v prvém čtení a tento bod tedy bude vyřazen. Tolik z mojí strany vše k pořadu schůze. Nyní budeme pokračovat jednotlivými návrhy z pléna. První vystoupí pan poslanec Votava a připraví se paní poslankyně Chalánková. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dobré odpoledne, přeji všem. Chtěl bych požádat o pevné zařazení bodu, který je na pořadu schůze jako číslo 133. Jedná se o harmonogram státního závěrečného účtu. Pevné zařazení tohoto bodu, pokud je to možné, na zítřek jako první bod. Je třeba tento bod projednat, protože příští týden by měly výbory zahájit projednávání právě jednotlivých kapitol státního závěrečného účtu. Děkuji. Na zítřek zatím žádný pevný nemáme, takže můžeme hlasovat o tomto návrhu. Paní poslankyně Chalánková, připraví se pan poslanec Koníček. Děkuji za slovo.

K projednávání však nedošlo vzhledem k tomu, že byla neplánovaně projednávána žádost Policie České republiky o vydání Bohuslava Svobody k trestnímu stíhání. Mezitím prodělala kauza Michalákových další vývoj. V Norsku jednal ředitel Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí Zdeněk Kapitán. Ukazuje se, že norské úřady se rozhodly bránit styku, zejména nezletilého Denise s matkou, a nerespektují tak ani rozsudek norského soudu. Norsko bylo za svou praxi minulý týden kritizováno i na půdě Rady Evropy. Stále více se ukazuje, že v Norsku existují zásadní systémové nedostatky v oblasti sociálněprávní ochrany dětí, když špatně nastavený systém generuje stále nové a nové, stále otřesnější případy nekompetentního odebírání dětí rodičům.